Děkuji, pane místopředsedo.

Poměrně záhy byl projednán na výboru a od té doby, tedy téměř rok, se na něj nedostalo. Vím, že je to senátní návrh, nicméně i při projednávání ve výboru bylo zřejmé, že je shoda napříč politickým spektrem nad nutností větší podpory veřejné služby, což je hlavní záměr novely. V současné době je míra nezaměstnanosti v České republice rekordně nízká. Za to samozřejmě můžeme být vděčni, ale neměli bychom se tím nechat uchlácholit. I přes příznivý trend stále zůstává velká skupina dlouhodobě nezaměstnaných. Naší snahou by mělo být, aby nezůstávali dlouhodobě závislými na sociálních dávkách, ale snažili se dostat zpět do pracovního procesu. Zpět k způsobu života, který je založen na vlastním úsilí se o sebe a svou rodinu postarat, bez trvalé pomoci státu. Veřejná služba má za cíl právě tyto občany aktivizovat, resocializovat, motivovat k návratu na pracovní trh, ale i si uvědomit, že normální je pracovat. Zda považujete tento instrument za přínosný. Dobrý den. Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, já bych jenom na začátek ráda připomněla, že veřejná služba tady docela fungovala až do doby, než byla pozměněna panem exministrem Drábkem z TOP 09, takže ji tedy Ústavní soud musel zrušit. Nicméně co se týče senátního návrhu, tak my jsme se jako Ministerstvo práce podíleli na pozměňovacím návrhu tady k tomuto návrhu, a to v tom směru, aby tam bylo zavedeno více ochranných prvků a aby to bylo více motivační. To znamená pro ty lidi, kteří jsou skutečně dlouhodobě nezaměstnaní, aby tam byla více odstupňována ta odměna, než je v senátním návrhu.

A vlastně upřímně řečeno mě ani nenapadlo dělat třeba vládní návrh, protože jsem věděla, že ten už tady je. Prosím, paní poslankyně, máte slovo a doplňující otázku. Chápu, že je to i vaším zájmem, tak já si dovolím zítra navrhnout, abychom tento bod zařadili na projednávání, a uvidíme, jak se k tomu Sněmovna postaví. Děkuji paní poslankyni Adamové. Přejdeme k další interpelaci. Prosím, paní poslankyně. Děkuji, pane předsedající.

Zde jsem se dozvěděla, že paní ředitelka ani ostatní pedagogové a ani pan starosta nemají žádné informace o plánovaném procesu inkluze. Den nato jsem navštívila město Přerov. I zde jsem se ptala na tuto situaci a dostala se mi zpětná vazba stejná, tak jako v Bystřici. Nebýt neziskové organizace Pavučinka, která iniciovala seminář k této problematice, kde byli i vaši pracovníci ministerstva, tak by také nic nevěděli. Proto se vás, vážená paní ministryně ptám, jak budou informovány základní školy, praktické školy a starostové jednotlivých obcí o připravované inkluzi. Protože jich se to bude nejvíce dotýkat. Co bude se speciálními pedagogy v praktických školách? Budou si muset udělat aprobaci, hledat si jiné místo? Kde najdou uplatnění? Děkuji vám za odpověď.

Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, vážená paní poslankyně Hnyková. Dovolte, abych zareagovala na vaši interpelaci. Především bych chtěla říct, že jsem už průběhu podzimních měsíců právě po návštěvách regionů z mé strany zjistila podobnou situaci v návaznosti na tedy schválení novely školského zákona, ke které došlo z hlediska podpisu pana prezidenta v květnu letošního roku, s tím, že od té doby jsme udělali následující.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších pracovníků z hlediska toho, co se vyžaduje tato novela, tak proběhlo od začátku tohoto roku doposud šest těchto seminářů. Jednání z hlediska ředitelů v rámci poradenských zařízení proběhla zase tři.

Stejně tak proběhly tři jednání vedoucích pracovníků SPC.

Tady podotýkám od září proběhla dvě a do konce roku proběhnou ještě další dvě a v roce 2016 předpokládáme každý měsíc.